Takže to jsou všechno nepravdy.

Děkuji. A s podklady už se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, s přednostním právem, pane předsedo, máte slovo. Tak pane ministře, za prvé my jsme připraveni na debatu o důchodové reformě. To není žádné ponižování, kritika. My jsme připraveni.

Takže za nás říkám, že jsme připraveni na to jednání bez toho, že bychom si kladli nějaké předběžné podmínky, bez toho, že bychom říkali, že to musí být tak nebo onak. Nikoho v té debatě dneska určitě neponižujeme, snažíme se debatovat věcně.

To jsou čísla z vašeho... Podívejte se na prosincové plnění státního rozpočtu, máte to na webu Ministerstva financí. To je stoprocentní příjem státu. Je to rozdíl 10 mld. Ale já když vás poslouchám, tak mám pocit, že vy zaměstnáváte všechny občany a všechny zaměstnavatele. Ano, díky tomu a já jsem o tom mluvil a kvitoval jsem to, že díky tomu, že je nižší nezaměstnanost a rostou mzdy, tak se za šest měsíců vybralo o 11 mld. na sociálním zabezpečení více, z toho bylo 9 mld. na důchodové pojištění. Ale to je zásluha především zaměstnavatelů. To nikdo z nás nebude kritizovat.

Myslím, že to můžeme kritizovat, to má vláda skutečně v rukou, a když zvyšuje počet zaměstnanců a vytváří zbytečná pracovní místa, tak tím samozřejmě nepřímo prospívá i státnímu rozpočtu v té malé položce sociální a zdravotní pojištění a možná u daně ze závislé činnosti, ale škodí v té velké položce výdaje na výkon státní správy.

Ta čísla jsou jasná.

Takhle se bavme, to není žádné ponižování, to je normální debata nad čísly a nad fakty. A jsou to čísla, která opravdu roky mám to tady od roku 2007, měsíční plnění všech rozhodujících daní. A my jsme říkali konzervativně, že se uvažuje o růstu 2,5 % za rok 2015. Takové byly odhady na začátku letošního roku nebo na konci loňského roku a to by dělalo nějakých 30, 32 mld. do státního rozpočtu. Jestli ekonomika bude výkonnější a růst bude větší, tak by to mohlo být kolem těch 50 mld.

Předzásobení u spotřební daně u tabáku, to je také vliv, o kterém se bavme.

Takže opravdu si pak počkejme na ta data za celý rok, ale mělo by tam být plus 52 mld., pokud bude čtyřprocentní růst. Pokud bude tříprocentní, tak plus 39. Myslím, že takto musíme postupovat.

Říkám, to číslo není opoziční, to je číslo, které považují všichni ekonomové za správné a se kterým pracují ve svých úvahách a komentářích k plnění rozpočtu každé vlády a každého ministra financí. Tak, děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek, po něm pan ministr Babiš. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím chci panu ministrovi říct, že respektuji určitou míru demagogie v politické diskusi, to se tam prostě někdy vloudí. Ale nestoudnost vašich argumentů, pane ministře, překračuje běžný standard estébáckých pomluv, ke kterým byli cvičeni předlistopadoví pracovníci pézetek. Argumentujete absolutními čísly, relativně by to mělo být daleko víc a já se k tomu nebudu vracet.

Nebo Mertlík? To byl ministr financí Babiš, který tenhle bordel způsobil, pokud to chcete nazývat bordelem! Odpusťte, pane ministře, občas to chce velmi silný žaludek, poslouchat ty vaše řeči.